Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Prosím pana poslance Zlatušku, aby přednesl interpelaci na ministryni školství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Shrnu.

Rektor v srpnu ustanovil etickou komisi.

Fakticky po konstatování toho, že obvinění bylo oprávněné, rektor říká, že se jednalo o specifický a ojedinělý případ, nicméně neslučitelný s prací akademického pracovníka.

K ničemu takovému nedošlo.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěla reagovat na interpelaci ve věci, která byla opakovaně, opakovaně řešena ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dopady této činnosti, která byla popsána, byly takové, že dotčení tedy pracovníci rezignovali z hlediska svých funkcí.

Co se týká dopadu do možnosti, tedy postavení rektora Univerzity Pardubice, tady bych jenom chtěla konstatovat, že z jeho strany tedy k nečinnosti nedošlo. Věc řešil, vyřešil.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Prosím pana poslance. Vážená paní ministryně, děkuji za odpověď.

Chybí tam postih a pro postihy podle zákoníku práce je roční promlčecí lhůta.

Co se týká dalších možností z hlediska postihu v zákoníku práce, samozřejmě beru na vědomí ty možnosti.

Děkuji. Prosím pana poslance Novotného. Vážený pane ministře, v minulých měsících proběhla celá řada paralelně probíhajících výběrových řízení na nové provozovatele letecké záchranné služby v řadě krajů České republiky.

Já tady dneska nechci interpelovat nijak expresivně, jak naznačuje název té následující interpelace. Ten celý proces byl odstartován tím, že z řady stran byl minulý stav kritizován zejména s ohledem na prý přílišnou finanční náročnost provozování letecké záchranné služby, ani ne tak z hlediska kvality jako té finanční náročnosti. Já bych se vás chtěl zeptat na jednoduchou otázku, zda už v tuto chvíli jste schopen celý ten proces, jeho výsledky vyhodnotit právě z hlediska srovnání nově dosažené kvality a finanční náročnosti, či zda Ministerstvo zdravotnictví připravuje nějaký dokument, který by nám případně mohl být poskytnutý k dispozici, ze kterého bychom si mohli udělat obrázek, zda celý proces stál za to a zda bylo skutečně srovnatelné kvality s výraznou úsporou finančních prostředků v celé té síti těch tendrů dosaženo. Kladu tu otázku také proto, že se na mě opakovaně obracejí občané z mého Olomouckého kraje s jistými pochybnostmi, zda jsme schopni v tuto chvíli garantovat stejnou úroveň technickou, kvalitativní této služby jak v tomto kraji, tak i v různých jiných částech republiky.